Děkuji za slovo.

Tady odešla jakási esemeska a pozor, ne že by odešla varující, ale naopak na to číslo přišla, a to číslo bylo v kontaktu s jiným číslem, s jinou SIM kartou.

Děkuji za dodržení času. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Jan Hamáček. Po něm s přednostním právem pan vicepremiér Andrej Babiš. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si velmi vážím důvěry, kterou jste mi dali na začátku volebního období, když jste mě téměř všemi hlasy zvolili předsedou Poslanecké sněmovny. A já jsem přesvědčen, že byste mě nezvolili jenom proto, abych se střídal se svými kolegy v řízení schůze a uděloval slovo, ale také proto, abych se ozval ve chvíli, kdy mám pocit, že Poslanecká sněmovna či náš demokratický systém je vystaven nějakému tlaku či nějakému zpochybňování. Proto já prostě nemohu mlčet k tomu, co jsem slyšel dnes odpoledne na tiskové konferenci pana ministra financí. Já pokládám výroky pana ministra financí na adresu vyšetřovací komise za naprosto skandální a nepřijatelné. Já je pokládám za zpochybňování základů demokracie v České republice. My jsme parlamentní demokracie. Poslanecká sněmovna je nadána kromě jiných pravomocí také pravomocí ustavovat vyšetřovací komisi. Vyšetřovací komise má pravomoci policejního orgánu. Já rozumím tomu, že se panu ministrovi nelíbí závěry této komise. Nicméně tato komise byla ustavena v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny na principu takovém, že v ní byly zastoupeny všechny parlamentní strany včetně nominanta hnutí ANO. Tudíž i hlasem nominanta hnutí ANO.

A za ty výroky, které už pronesl, a tím pádem už je nevezme zpátky, tak aby se za ně omluvil. A doufám, že tak učiní ještě během jednání k tomuto bodu a učiní tak předtím, než dojdeme do podrobné rozpravy, protože pokud tak neučiní, tak já budu nucen navrhnout v podrobné rozpravě usnesení Poslanecké sněmovny, která ho k té omluvě vyzve. Děkuji.

Takže dobrý den. Děkuji za slovo, vážené kolegyně, kolegové. No já jsem přišel na ty interpelace.

Já skutečně tu vyšetřovací komisi považuju za šaškárnu. Považuju za absurdní, že předsedou se stal pan bývalý ministr spravedlnosti Blažek.

Ten nemá žádnou tradici v korupci, tak my jsme chtěli jeho.

A já na tom nemám důvod co měnit.

Protože já jsem se s panem Šlachtou potkal asi pětkrát a vždy tam byl pan Laube a vždy mi šlo o život. A dokonce jedno bylo na Bezpečnostní radě státu. A pan ministr Chovanec si to pamatuje. A vždycky jsem se s ním potkal na půdě oficiální.

Pan premiér říkal, že se stát o něj postará, tak se paní náměstkyně Schillerová postarala. Tak já bych přešel na tu interpelaci s dovolením. Takže mě tady kolegové připravili Kalouskové dluhopisy pro občany...

Hned poté, co se po krátké přestávce vrátil v roce 2010 do funkce ministra, oznámil jako jednu ze svých priorit návrat ke svému projektu, jehož základy začal pokládat v roce 2009 dluhopisům pro občany.

Kalousek tedy nastavil vysoký a naprosto nevýhodný úrok. Stát prodával pětileté dluhopisy občanů s výnosem přes 3 %, zatímco na mezibankovním trhu by si tehdy mohl půjčit o více než procento méně. To mu bylo jedno, jak si za chvíli ukážeme, ale proto, že už tak byl za nastavenou výši úroku masivně kritizován analytiky napříč všemi médii a bankovními domy. Nakonec to byla právě neúnosná výše úroků